Já jsem jako náměstek pro vězeňství byl, když dám příklad, obejit, třeba co se týká odvolání generálního ředitele Vězeňské služby. Nebyl jsem o tom dopředu informován. Paní ministryně mi řekla, že s ním půjde vyřešit výsledky kontroly spisové služby, že u toho nemusím být, a mezitím proběhlo jeho odvolání.

Jako náměstek pro vězeňství.

Požádali jsme v rámci písemných připomínek o vysvětlení, proč nebyl proveden průzkum trhu.

A byl opakovaně. Opakovaně se po mně chtěly pouze písemné nabídky. Upřímně řečeno, mně to prostě bylo podezřelé, pro mě už to bylo přes míru v součtu všech ostatních kroků.

Pro mě ta věc je taková, že tady bylo nastaveno nějaké pravidlo, které já jsem chtěl dodržet. Byl na mě vykonáván nátlak, abych to pravidlo porušil s tím, že ministr má právo ty informace vědět. Ale principem té situace bylo to, že pakliže byl dán závazek pro ty firmy, pro potenciální dodavatele, tak ten závazek měl být dodržen. Postup, který tam probíhal, byl naprosto v pořádku, byl naprosto transparentní a dobrali jsme se nějaké kvalifikované ceny.

Bylo to prostě pravidlo, které bylo stanoveno, a to pravidlo se mělo dodržet. Protože to pravidlo v tu chvíli funguje jako zákon a platí pro náměstka i pro ministra. A pokud to po mně někdo opakovaně požaduje, tlačí na mě, mně už to prostě přijde podezřelé. A šlo jenom o ty cenové nabídky. Před řádnými přihláškami ještě faktické poznámky pan kolega Faltýnek, paní ministryně Válková, pan poslanec Pospíšil. Pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji. Dámy a kolegové, já budu velmi stručný, jenom krátká reakce na vystoupení pana náměstka, bývalého. On tady řekl, že nechtěl poskytovat informace ven! Čili paní ministryně je někdo venku, ta není součástí toho ministerstva! Ta nemá tu zodpovědnost Ta nemá tu zodpovědnost podle pana náměstka. Další věc.

A to je všechno. A pan náměstek organizoval v minulosti již několik výběrových řízení. A žádné nedopadlo!

A jak to dopadlo. To by nám mohli říct bývalí ministři, jak to dopadlo a proč to dopadlo, třeba kolega Blažek, který tady několikrát vystupoval.

Předpokládala jsem, že to byla aspoň pracovní skupina!